Imunita hraje roli. U kožních nádorů hraje velkou roli imunita. I proto jsou ve větším riziku lidé, kteří mají obranyschopnost narušenu. Typicky jde o pacienty po transplantaci, kteří berou léky na potlačení imunity. I ti by se měli sledovat obzvlášť důsledně.

Naprostá většina těchto nádorů je úspěšně léčena malým chirurgickým zákrokem, při kterém se útvar odstraní.

Ochrana před sluncem je tedy hlavní cestou, jak pravděpodobnost vzniku těchto onemocnění snížit.

Děti a dospívající by do nich neměli chodit vůbec.

Krémy musí mít dostatečný ochranný faktor.

I pod některým oblečením.

Obtížně dostupná místa můžete kontrolovat pomocí zrcátka, a ještě lépe blízkou osobou.

Rakoviny prsu se nemusí ženy bát. Existuje účinná zbraň prevence, zejména mamografické vyšetření.

Prevence zachraňuje životy.

Ve všech vyspělých zemích počet nových onemocnění roste.

Skvělá zpráva je, že úmrtnost na toto nádorové onemocnění v naší zemi dlouhodobě klesá. Vliv má také zlepšující se léčba.

Rakovina prsu, rakovina prostaty, a jakým způsobem zjistit, že máte nějaký problém.

Lékaři úzce spolupracují s dalšími odborníky, takže se o vás v případě zjištění nádoru dále postarají. Je některé centrum přeplněno? Zvolte si jiné kvalitní pracoviště s kratší objednací dobou. Neodkládejte mateřství.

Takže co říká dál pan profesor? Tak to je samozřejmě taky výzva.

Je škoda, že nová vláda já jsem neslyšel od žádného ministra vyslovit slovo sport. Důležitý.